Děkuji za slovo, pane předsedající. To je extrémně obtížné posoudit v tuto chvíli, protože stejně nevíme, jak dlouho ta krizová situace potrvá.

Z toho důvodu za mě zásadní parametry jsou ty, co nově vládě ten návrh umožňuje. Ten návrh zásadně posiluje vládní rozpočtovou rezervu, to znamená kapitolu, která může sloužit jako zdroj pro ta rychlá opatření pomoci ekonomice, firmám a živnostníkům a dalším, a dále posiluje možnosti státních záruk u společnosti EGAP, aby bylo možné ručit za úvěry. To je určitě rozumné. Já předkládám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží upřít pozornost vlády na oblast, na kterou podle mě trochu pozapomíná, a to jsou ty nejohroženější skupiny, skupiny, které jsou nejvíce ohrožené touto krizí.

Velké téma velmi brzy může být otázka zahraničních pracovníků najímaných přes agentury, kteří teď masově dostávají výpovědi, a bude potřeba financovat pro ně návrat do vlasti, případně nějaké základní zajištění ubytování a potravin. Těch skupin je celá řada a zatím jsme ještě neslyšeli o vládních opatřeních, která by směřovala nějakou cílenou pomoc těmto skupinám. Z toho důvodu navrhuji posílit rozpočtovou rezervu o 25 miliard ještě navíc právě za účelem toho, abychom zajistili základní životní potřeby těchto obyvatel.

Tady si myslím, že je potřeba zaměřit pozornost, ještě posílit ty finance, protože v důsledku toho v dlouhém horizontu ušetříme peníze. A je potřeba to udělat co nejrychleji, protože za dva tři měsíce řada malých firem už vůbec nebude existovat.

Omlouvám se. Děkuji za slovo. Jenom několik poznámek.

Kladu spíš otázku, zda má Ministerstvo financí připravenou nějakou strategii pro případ, že ten propad příjmů by byl ještě výrazně hlubší, než jak předpokládá návrh novely. Druhá poznámka se týká úspory stávajících výdajů, který je ve schváleném návrhu rozpočtu. Přiznám se, že jsem velmi zklamán, že jsem předpokládal alespoň nějakou elementární snahu o úspory provozních výdajů v jednotlivých kapitolách. Předpokládal jsem, že alespoň bude vyhlášený okamžitý stopstav na přijímání státních zaměstnanců. Předpokládal jsem prostě něco. Přijde mi velmi nespravedlivé, že zatímco živnostníci přemýšlejí, zda to přežijí, firmy se ocitají ve velmi kritické situaci, tak státní úřady jsou naprosto happy. A to si myslím, že je prostě velmi špatně, že to je nefér.

Takže můžeme konstatovat jako demonstraci velmi špatných priorit, že vláda je ochotna na Ministerstvu obrany, na obraně státu šetřit dvakrát tolik, než je ochotna šetřit na slevách na jízdném, které nechce zrušit. Promiňte, to je zvrácená priorita! Poslední poznámka se týká poměrně velkého zklamání z toho, že v rozpočtu není ani jedna jediná koruna na přímou kompenzaci těm živnostníkům, kterým jsme ze dne na den zakázali produkovat.

A současně v tom rozpočtu není jedna jediná koruna, kterou bychom tento náš vlastní zákaz kompenzovali.

A připraví se tedy pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, vašich pět minut.